Věřím, že pan ministr Plaga v demisi nabere odvahu a dostaví se do Poslanecké sněmovny, aby mohl toto odpovědět. Děkuji.

Děkuji za slovo. Krásný den všem, kolegyně, kolegové.

Při navýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách se výsledek projeví nejdříve za deset let.

Také systém atestací je u nás velmi komplikovaný a řada mladých lékařů odchází raději atestovat do Německa a jinde a jejich nástupní platy tam jsou mnohem vyšší. Dle odhadu ročně odchází 300 až 500 lékařů do zahraničí. Někteří se sice také vracejí s nabytými zkušenostmi, ale těch, kteří odejdou, je více. Ti mladí, kteří zůstávají, pak nejsou počtem schopni nahradit přirozený úbytek lékařů.

Co vy osobně uděláte pro to, aby se srovnal plat odborných asistentů na vysokých školách s platem lékařů v nemocnicích a lékaři byli ochotni vzdělávat své mladé kolegy? Jaké vidíte řešení? Jakékoliv oddalování řešení problému znamená, že v českých nemocnicích , ale i v ordinacích nebudou lékaři. Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím pana poslance Farského.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře dopravy v demisi, rád bych se vás zeptal na okolnosti výběru provozovatele mýtného systému.

O tolik levněji totiž byla stejná služba nabídnuta v následně provedeném otevřeném výběrovém řízení.

Dále bych se chtěl zeptat, jestli byl jednání s firmou Kapsch, na které se odsouhlasilo prodloužení té smlouvy o tři roky za několik miliard, jestli na tom jednání byl přítomen Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu, a jakou tam hrál roli.

A otázka na závěr: Vyvodíte z těchto pochybení nějakou odpovědnost? Děkuji. Prosím pana ministra.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že jsem trošku v šoku, jak se dá krásně seskládat spousta informací do příběhu, který se vůbec nestal. Já to zkusím trošku rozplést. Bylo tady řečeno, že jsem zrušil soutěž na mýtného poradce začátkem roku 2015. Ano, zrušil jsem ji, protože nebyla vypsána dobře a hrozilo, že ji stejně zruší ÚOHS, a stejně nebyla jiná šance.

A já bych chtěl říct jednu zásadní věc. To není smíchat dohromady, že jsme dneska vysoutěžili cenu v hodnotě, v jaké jsme ji vysoutěžili, a proč jsme se nedohodli na podobné ceně v té době, to je záležitost samozřejmě vyjednávání.

A ten zásadní důvod byl, abychom vůbec mohli soutěžit.

Tím dodatkem se nám situace odblokovala a byli jsme schopni ji vypsat a jejím výsledkem je vyhlášení, které proběhlo ve středu, nebo včera, kdy jsme byli schopni i vyhlásit vítěze.

A já dodnes trvám na tom, že se nemáme za co stydět.

Pan Faltýnek nemá co do činění s Ministerstvem dopravy. Co se týče ceny. Cena, kterou jsme dělali, byla určena jako cena expertní. Neurčovalo ji Ministerstvo dopravy, ale určoval ji náš mýtný poradce firma Deloitte a byla určena hrozně jednoduše.